Víte, co je dneska za den?

Děkuji. Já jenom, paní poslankyně, jestli jsem nezaznamenal váš návrh k pořadu na pevné zařazení toho bodu, předpokládám. Stejně jako včera, středa třetí bod odpoledne.

Dobrý den, dámy a pánové. Diskutujeme k pořadu schůze. Písemné přihlášky mají přednost. Vystoupení nebo technické poznámky, které se netýkají pořadu schůze, nepřipustím. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, aniž bych tušil, že pan předseda Faltýnek vystoupí se svým návrhem, tak jsem se také přihlásil ke změně pořadu schůze, a to konkrétně kvůli bodu číslo 76, sněmovní tisk 866, což je zrušení daně z nabytí nemovitosti.

Děkuji. Já navrhuji zařazení tohoto bodu buď dnes odpoledne po již zařazených bodech, nebo v pátek také po již zařazených bodech, tak abychom to projednali co nejdříve. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Rakušan. Děkuji, pane předsedo. Prosím ještě jednou po dohodě s předsedou poslaneckého klubu ANO panem Faltýnkem upravuji svůj návrh a navrhuji, aby bod 379 byl zařazen pevně na příští čtvrtek 11. hodinu. Děkuji. K pořadu schůze se dále z místa hlásí pan poslanec Luzar, poté pan poslanec Birke. Děkuji za slovo.

Ano. Děkuji mockrát, pane předsedající.

A jestli budete tady vykřikovat a urážet takové věci, tak to je tedy pro mě naprosto bezprecedentní! Děkuju. Děkuji.

Kolega navrhl bod. Navrhujete jiný bod? Navrhujete nový bod? Jestliže vám umožním vystoupení, tak jedině že budete navrhovat nový bod. Paní poslankyně navrhuje nový bod. Zaorálek omluvil nám všem za to, jakým způsobem dělá ostudu České republice svými výroky na adresu Státu Izrael.

Dobré ráno, dámy a pánové, to je takové Děkuji. To je takové rychlé probuzení. Já se snažím pochopit, za co jsem si takhle po ránu vysloužil to oslovení nebo přirovnání. Já bych tady rád řekl něco, co nevím, jestli se v té Sněmovně ví.

Představte si prohlášení představitelů německé vlády s palestinskými úřady, ve kterém odsuzují myšlenku anexe. Nedovedu si představit, že by tohle tady někdo udělal. A to je Německo. Mohu vám tady přinést prohlášení padesáti bývalých ministrů zahraničí, všechno velmi přátelských ministrů vůči Izraeli.

A řekl, že pokud bude prezidentem, tak tento plán neuznává a okamžitě ho zruší.

Pro nás, Česko, mi to připadalo, že je to vždycky úplně jednoduché.

Podstatné je, že se používají vojáci.

Ale to neznamená, že se stejně tak legitimně nepoužívá tato forma. Odkazuji se na ten dopis padesáti ministrů. Je to prostě standardní forma, kterou se něco sděluje.